21.

Prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele pan poslanec Jan Birke. Prosím, pane navrhovateli. Děkuji, pane předsedo.

Děkuji panu navrhovateli. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu, dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení hospodářského výboru a záznam výboru vám byly doručeny jako sněmovní tisky 888/2, 3 a 4. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pak jako sněmovní tisk 888/5. Prosím nyní, aby slovo dostal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jaroslav Foldyna, informoval nás o projednání návrhu ve výboru. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu po vyslechnutí úvodního slova pana poslance Birkeho, zpravodajské zprávě pana poslance Foldyny a po obecné a podrobné rozpravě přijal toto usnesení: Nepřijímá usnesení k předloženému návrhu zákona sněmovního tisku 888 a pověřuje předsedu výboru přednést toto usnesení na jednání Poslanecké sněmovny. Děkuji. A nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Petra Bendla, aby nás informoval o projednání návrhu v tomto výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj tuto materii projednal jako sice, jak už řekl předkladatel, negaranční výbor a po poměrně velmi ostré diskusi nakonec těsně doporučil přijetí tohoto návrhu zákona. Děkuji. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu. Nejprve tu mám faktickou poznámku pana poslance Petra Kudely.